Děkuji. Pokud se nikdo další nehlásí, tak obecnou rozpravu končím.

Přihlašuji se k návrhu na zamítnutí tohoto materiálu ve třetím čtení.

Budeme pokračovat v podrobné rozpravě. Řádně? Dobře, tak řádná přihláška. Děkuji za slovo.

Takže pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku číslo 41.